Když už jsem u těch loterií, tak opravdu pro mě v kontextu toho, že samozřejmě zejména jsem sestudovávala rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj, je absolutně nepochopitelný pozměňovací návrh z řad koaličních poslanců k daňovému balíčku, kde v podstatě se navrhuje snížení daně z loterií, a zároveň vedle toho je ministerstvo, které čelí tak obrovskému propadu příjmů, a to opravdu ve výši 9 miliard korun. Pro mě je toto nepochopitelné, prostě tomuto přístupu nerozumím. Mám obavu z toho, že z Ministerstva pro místní rozvoj se v podstatě v současné vládní koalici stala taková popelka, o kterou nemá nikdo zájem, ale na druhou stranu je potřeba si říci, že Ministerstvo pro místní rozvoj má velmi důležité agendy. Nevidí, jaký je zásadní projev hypotečních úvěrů v České republice, k čemu tady dochází, že v podstatě neexistuje už forma a podpora vlastnického bydlení, kterou samozřejmě velká část české populace vyžaduje, ale je pro ni zcela nedostupné? Proč se toto neřeší? Proč na to nejsou peníze?

15 milionů! Za to dneska v době stavebních prací nepostavíte ani jeden rodinný domek. Já se samozřejmě budu snažit i panu ministrovi pomoct, co jenom budu moci, abychom ty věci nějakým způsobem ještě napravili pomocí pozměňovacích návrhů, budu velmi ráda na tom spolupracovat s koaličními poslanci, ale přece toto musí být prioritou této vlády! Ještě jako bývalá ministryně pro místní rozvoj jsem plánovala výši výdajů ve výši 29 miliard korun, v rozpočtu, ve státním rozpočtu, v novele pan ministr umožnil navýšení na 31 miliard. Taky jsem to velmi pozitivně kvitovala, že to je určitě cesta správným směrem, aby právě bylo na rozvoj bytové politiky jako takové, ale samozřejmě i peníze na rozvoj měst a obcí.

To znamená pokles téměř o 9 miliard v absolutním vyjádření a to jsou samozřejmě peníze, které, když se na to podíváme i z pohledu a z důsledků pádivé inflace, tak za tyto peníze získáte ve finále výrazně méně.

Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Když se podívám celkově na ten rozpočet, samozřejmě vždycky mě zajímá, protože ministerstvo je zejména ministerstvem pro pomoc obcím v jejich rozvoji, ale právě i s bytovou politikou a s cestovním ruchem, tak právě na podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu je tam uvedena částka 18,8 miliardy z těch 22,5, za nás tam bylo 26,4 miliardy. Tak vidíte, že jenom na dotačních programech a na podpoře pro obce je tam samozřejmě velmi výrazný pokles. Co je ale potřeba zase naopak vyzdvihnout a jsem velmi ráda, že pan ministr to vzal za tento konec a že skutečně pokračuje v podpoře Horské služby. Tady je potřeba také ocenit, protože v návrhu rozpočtu je 460 milionů pro Horskou službu, a je tam i navýšená dotace pro Státní fond podpory investic, ale v kontextu samozřejmě celého dění, kdy tam jsou i brownfieldy a všechny tyto věci, a spíše se půjde tedy cestou úvěrů, což úplně není ta nejlepší cesta v době, kdy obce čelí tak obrovským energetickým krizím, inflačním krizím a tak dále, tak úvěry samozřejmě obce nebudou úplně prioritizovat, ony skutečně budou potřebovat spíše dotační prostředky, ale částka 2,3 miliardy korun také není nic, co bych asi kritizovala, to je cesta správným směrem, navyšovat podporu Státnímu fondu podpory investic. Jen doufám, že ty částky a že si to řekneme s panem ministrem na výboru, mě mrzí, že tady pan ministr teď není přítomen tak doufám, že i on tím, jak ministerstvo je takové specifické, že on vyhlašuje dotační programy v letošním roce na příští rok, tak ty peníze díky právě panu ministrovi Stanjurovi, který mu tam přidal do letošního roku, má zaparkovány v nespotřebovaných výdajích, a že tyto nespotřebované výdaje tedy půjdou ve prospěch zejména bytové politiky a podpory regionů.

To je opravdu obrovský nepoměr v kontextu toho, jaká je poptávka po těchto projektech. Co mě ale velmi mrzí, protože se mi různě potulně dostala do rukou prezentace, kterou ministerstvo v rámci jedné z pracovních skupin Asociace krajů prezentovalo, že chtějí zasáhnout do těchto dotačních programů a chtějí obcím zvýšit vlastně jejich podíl na financování projektů. Znova říkám, v takovéto době, kdy ty obce čelí obrovským krizím, jim ještě zvyšovat ten podíl na dotačních programech bude samozřejmě znamenat obrovské zásahy do jejich rozpočtů. Ještě se v té prezentaci hovoří o tom, že u místních komunikací by spíše obce měly jít do úvěrů než do dotací.

Jak už jsem říkala, skutečně když jsem se podívala na rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj, a myslím si, že by stálo za to si to tady říci, jaké byly třeba skutečnosti příjmů Ministerstva pro místní rozvoj a výdajů od roku 2019.

To znamená, vidíte, že vlastně oproti těm předcházejícím rokům, oproti samozřejmě rokům vlády Andreje Babiše, pokles na Ministerstvu pro místní rozvoj je opravdu rapidní a není možné tady na to neupozornit. Jenom ještě pro představu, jaké jsou výdaje.

Já bych chtěla moc požádat o to, zda by byla ještě nějaká možnost se bavit, zejména v kontextu řešení bytové krize, a pomoci městům a obcím. Určitě budu ráda, pokud budu moci pozměňovací návrhy zkonzultovat, zejména tedy s panem ministrem Bartošem, ale i s panem ministrem financí, a budu doufat, že aspoň ještě nějaká koruna nad těch 15 milionů, protože to je opravdu velmi úsměvné, se najde. Děkuji. Děkuji paní poslankyni a další v pořadí je přihlášený pan poslanec Kolovratník, jak bylo oznámeno, a připraví se pan poslanec Špičák. Děkuji za slovo.

Já jsem si to své vystoupení připravil strukturovaně.